V takovém případě bude aplikována výše kompenzačního bonusu 500 korun.

Jinak si myslím, že to byly takové základní body tohoto návrhu, a podrobně nás s tím seznámila paní ministryně.

Po úvodním slově paní ministryně a mojí zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Děkuji zpravodaji.

Rozpočtový výbor ji schválil, ale je to na nás.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my vítáme obecný záměr tohoto návrhu.

Dneska nějakých 120 tisíc lidí dostává kompenzační bonus a Ministerstvo financí dosud neodpovědělo na otázku, kolik z nich o něj v důsledku tohoto návrhu přijde. A druhý otazník je, kolik z nich ho v důsledku tohoto návrhu bude dostávat v nižší výši. Protože tento návrh je prezentován mediálně jako návrh na zdvojnásobení kompenzačního bonusu, ale to je bohužel zavádějící.

Každopádně se bude kompenzovat jenom ten propad tržeb.

A my se bojíme, že někteří živnostníci v důsledku tohoto o bonus přijdou. Z toho důvodu navrhujeme řadu úprav, především, a to je asi ta nejdůležitější úprava, navrhujeme spodní strop toho bonusu na úrovni 500 korun. Chceme, aby lidé měli garantováno, že pokud už ten kompenzační bonus dostanou, tak alespoň ve stejné výši, jako je tomu dnes. Přijde mi, že očekávání veřejnosti, která jsou, že se to zdvojnásobuje, skutečně budou i tak zklamaná, ale je potřeba aspoň, aby lidé nepřišli o tu pětistovku, kterou dostávají dneska, zvlášť v situaci, kdy jim nejsou odpuštěny povinné odvody. Takže toto je první návrh, který předložíme v podrobné rozpravě. Dále navrhujeme úpravu rozhodného období pro dohodáře, protože dnes tam zůstala úprava z toho předchozího období, ale to není úplně šťastné, protože můžou být i lidé, kteří byli propuštěni až třeba v lednu, ale v období září až prosinec ještě práci měli, a není úplně fér je z toho vynechat. Tak to je spíš takový technický pozměňovací návrh, jak upravit to rozhodné období pro dohodáře, a rozšířit tak počet dohodářů, kteří budou moct tento bonus čerpat. Navrhujeme i úpravu, aby pěstouni nemuseli prokazovat, že omezená činnost je jejich primární zdrojů příjmů.

Dále předkládáme varianty snížení tohoto nutného propadu, aby se člověk do toho programu kvalifikoval.